Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, chci vás hned v úvodu požádat, protože jste dnes odmítl odpovědět našemu předsedovi hnutí SPD Tomio Okamurovi na konkrétní otázky. Kolik finálně Česká republika přijme imigrantů? Kolik to bude stát Českou republiku a občany České republiky? A já vás žádám, abyste se nevytáčel a odpověděl nejenom mně, Tomio Okamurovi, ale hlavně našim občanům. Dovolte mi ještě, abych pokračoval ve své vlastní interpelaci. Dovolte mi položit vám dotaz ve věci rezoluce europarlamentu a usnesení Evropské komise, které žádají zavedení povinných kvót pro přijímání imigrantů pro jednotlivé členské země. Žádám vás, pane premiére, aby v této věci vláda zaujala jasně odmítavé stanovisko. Jde o záměr, který hrubým způsobem pošlapává suverenitu České republiky. Nenechme se ukolébat počtem. Jde o princip, který bude znamenat ztrátu naší kontroly nad tím, kdo bude žít v této zemi. Tou zemí je český stát a byl vybudován za mimořádných obětí našeho národa. Není to zatím žádná provincie nebo správní obvod evropských byrokratů. Naše země nikdy neměla žádné kolonie, nemusíme trpět pocitem historické odpovědnosti za problémy v určitých zemích. Nechci zatím soudit, zda imigrační politika Evropské unie je fatální omyl, anebo ďábelský plán, jehož cílem je likvidace národní a sociální struktury Evropy.

Pane premiére, postavme se proti. Pokud bude tento návrh v Bruselu schválen, je třeba reagovat jediným možným způsobem. A to je vystoupení z Evropské unie.

Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já asi pana poslance Fialu zklamu, ale vystupovat z Evropské unie nebudeme. To, že jsme členy Evropské unie a že jsme členy Severoatlantické aliance, zvyšuje naše šance uspět v tomhle nebezpečném světě, ve kterém žijeme. Před námi nejsou úplně dobré časy, čelíme rizikům nestability. Máme tady terorismus, máme tady globální oteplování, klimatické změny, řada zemí má dneska problém nejenom s náboženskými fanatiky, ale také s tím, že jim začíná chybět voda. Musíme se chovat rozumně, racionálně. Ale chtěl bych také připomenout, že řada lidí, kteří dneska utíkají do Evropy, utíká právě před těmito konflikty a před těmito válkami.

Musíme podpořit ukončení válečných konfliktů. To výrazně oslabí migrační tlaky, které dneska do Evropy míří. To je klíčová věc, kterou musíme udělat. Česká vláda postupuje tak, jak jsme na začátku řekli, to znamená, hájíme naše zájmy, ale hájíme je v rámci Evropské unie, hájíme je v rámci možností, které nám členství v Evropské unii dává.

Jsou to návrhy, které z velké části Česká republika podpořit nemůže. Nesouhlasím s tím, aby tady byly kvóty pro trvalé přerozdělování uprchlíků. Nesouhlasím s tím, aby země, které se kvót nebudou chtít účastnit, byly penalizovány drastickými pokutami, které by směřovaly do evropského rozpočtu. Já si myslím, že přistěhovalecká migrační politika je v kompetenci jednotlivých národních vlád a mělo by to tak zůstat a každá země by se měla rozhodnout, kolika lidem může pomoci, kolik má k dispozici prostředků, jak je může integrovat, a sama by se suverénně měla angažovat v rámci pomoci a nějaké solidarity. Ale nemůže to být nařízená solidarita, nemohou to být kvóty a nemůže to být trestání zemí, které nechtějí kvóty, nějakými finančními pokutami, ať už by to byly nějaké pokuty, nebo platby za uprchlíka, nebo dokonce krácení kohezních fondů pro země, které nesouhlasí s návrhy Evropské komise. Česká vláda tedy bude zastávat nesouhlasné stanovisko ke kvótám a budeme zastávat nesouhlasné stanovisko, pokud by se znovu objevily návrhy na přenášení pravomocí v oblasti migrační azylové politiky z národních zemí na evropské struktury. Tady hájíme pozici, že by Česká republika v tomto měla být suverénní. Kromě letišť nemáme vnější hranice a musí nás zajímat, co se děje na vnějších hranicích. Musíme vědět, jaký tam bude fungovat režim, a měli bychom jako Česká republika podporovat všechny iniciativy, které pomohou ochránit vnější schengenské hranice a regulovat migrační proud, který dneska byl zejména z Blízkého východu, ale v budoucnu se může objevit třeba ze severní Afriky nebo nějakých jiných směrů. Evropa v tomhle musí prokázat, že je funkční. To se jí minulé dva roky příliš nepovedlo, takže V4 kritizovala na začátku před dvěma léty takový ten naivní přístup řady představitelů zemí Evropské unie k řešení migrační krize. A já jsem rád, že se atmosféra v Evropě změnila. Dneska už bezpečnostní aspekty hrají velmi důležitou roli a Česká republika je připravena podporovat hledání společného evropského řešení na vnější schengenské hranici v pomoci zemím, které jsou dneska zdrojovými státy migrace, včetně Turecka, protože Turecko dneska hostí přes 2 miliony uprchlíků ze Sýrie a my těmto lidem musíme v Turecku vytvořit slušné podmínky a umožnit, aby se mohli do Sýrie vrátit, tím, že tam skončí válka, která v Sýrii už zuří bohužel pět let. Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Děkuji. Řekněte nám, jestli stojíme před Poslaneckou sněmovnou suverénního státu, nebo před nějakým shromážděním zástupců nějaké kolonie řízené z Bruselu. Řekněte nám, jestli tato vláda má zájem bránit suverenitu České republiky. A jestli ano, tak řekněte občanům stejně jako ve Velké Británii, ať se o tom vyjádří v referendu. Prosím, pane premiére, vaše patrně poslední doplňující odpověď. To jsme byli kolonií Sovětského svazu. Neměli jsme vlastní bezpečnostní politiku a všechno se podřizovalo vůli jedné země, tehdejšího Sovětského svazu. Z té kolonie jsme vystoupili v roce 1989 na základě rozhodnutí našich občanů a na základě rozhodnutí našich občanů v referendu jsme vstoupili do Evropské unie a na základě konsenzu většiny politických stran jsme také vstoupili do Severoatlantické aliance. Ale tohle není přece žádná otázka kolonií. My jsme suverénní stát. Pokud jde o Evropskou unii, tak jsme se vzdali některých pravomocí ve prospěch integrovaného celku na základě referenda občanů, na základě rozhodnutí občanů. A pokud jde o Severoatlantickou alianci, tak to je instituce kolektivní obrany, kde se země sdružily proto, aby zlepšily možnosti chránit své občany před vážnými bezpečnostními hrozbami.

První interpelaci by měl přednést pan poslanec Ludvík Hovorka, který by měl interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci důvodů zrušení vzdělávacího oboru praktický lékař pro děti a dorost.